Myslíte, že v tomhle volebním období by to prošlo? Neprošlo.

Máme to všichni v pozvánce deset dnů předem, všichni víme seznam těch interpelací. A můžeme vytahovat statistiky, jaké chceme. Ale nepamatuji si, že by na písemné interpelace nepřišli alespoň ti, kterých se ty písemné interpelace týkají. Děkuji. Než přistoupíme k dalším přihláškám do rozpravy a faktické poznámce, tak zde mám nějaké omluvenky.

A to je všechno v tuto chvíli. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kováčika, poté pan předseda Michálek. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Ne že bych se chtěl zastávat nepřítomných ministrů a premiéra. Musím říci, že pan předseda Stanjura má pravdu.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mně se vybavil jeden článek, který jsem teď zaznamenal v médiích, že pan předseda Vondráček plánuje odměňovat poslance podle jejich účasti. Inu, kdyby se ministři hodnotili podle jejich účasti na jednáních, jako jsou písemné interpelace, kde je jejich účast nezbytná, tak se obávám, že by splakali nad výdělkem. Děkuji. To jsou v tuto chvíli veškeré přihlášky, které mám, takže pan poslanec Munzar bude pokračovat. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já si na začátek neodpustím poznámku, že je to vůči našemu času, času nás všech velmi neuctivé. Protože všichni, co se připravujeme na interpelace, jsme zde připraveni a neustále je to tady blokováno buď nepřítomností ministra, nebo strachem poslanců hnutí ANO, že by náhodou paní ministryně mohla odpovídat.

Já jsem to tady na začátku říkal. Říkal jsem, že je to ten důvod, proč navrhuji přerušení.